To, kde mám trošku pochybnosti, a proto jsem navrhoval, abychom počkali na vládní návrh a předtím vedli diskusi o této věci, je, zda ustavit ten kontrolní výbor a de facto FAÚ posunout do pozice zpravodajské služby.

Zpravodajské služby z tohoto hlediska nevyšetřují. Takže tam se mi zdá, že je ten návrh poněkud nedotažený, a ono i to vymezení pravomocí toho, co by měl Finanční analytický útvar být kontrolován. Z hlediska parlamentu by tady bylo potřeba, protože pak prostě buď oni neposkytnou ty informace a neví se, co se kontroluje, a ten kontrolní orgán vlastně ani neví, po čem má jít.

Samozřejmě vnímám, že tam nemá kontrolní přístup opozice a že by parlamentní výbor k této věci mohl pomoct.

Je to velmi vážný zákrok, a protože FAÚ vznikl, to, co bylo řečeno, jako součást mezinárodní sítě a činnost FAÚ také ovlivňuje do určité míry činnost podobných organizacích v druhých zemích v Evropské unii, ale i v zámoří apod., a je to z hlediska dostupných informací a informací, s kterými ta organizace pracuje, dosti unikátní orgán. Takže já jsem doporučoval v klubu, abychom návrh nepodpořili, ale byl bych rád, aby pan předkladatel věděl, že s podstatnou částí jeho námitek a doporučení souhlasím a budu podporovat, pokud zde bude vládní návrh, aby se do toho návrhu zabudoval. Hezký dobrý podvečer. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já celý návrh, přestože nám bylo vysvětlováno, jak není účelový, vnímám poměrně jako účelový.

Po prostudování toho návrhu se domnívám, že Finanční analytický útvar i podle současné právní úpravy pracuje celkem kvalitně, což je vidět i na množství nebo počtu trestních oznámení, která nebo poznatků o protiprávním jednání, které z tohoto útvaru v průběhu posledních let vzešly. Obecně by se dalo možná s navrhovanou novelou souhlasit, ale jak bylo konstatováno, máme zde zákon o služebním poměru, který projednáváme, a my bychom tímto postupovali, že Finanční analytický útvar, jeden z odborů Ministerstva financí, vlastně vyčleňujeme někam jinam a děláme z něj možná nějakou další tajnou službu, popřípadě něco jiného. Co se týká kontrol, nemyslím si, že Finanční analytický útvar je potřeba kontrolovat stejně jako Bezpečnostní informační službu či Generální inspekci bezpečnostních sborů nebo Vojenské obranné zpravodajství. Takže já navrhuji, aby návrh byl odmítnut z projednávání. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi, ptám se, jestli to mám brát jako návrh na zamítnutí. Ano, přesně tak. Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já velmi prosím, abychom se při projednávání tohoto bodu, pokud chceme, aby orgány tohoto typu pracovaly standardně, profesionálně, bez emocí, tak velmi prosím, abychom se i my dokázali oprostit od emocí. Já jsem velmi vděčný kolegům z ODS, že v zásadě neudělali nic jiného, než zvýraznili časovou prioritu zákona, který kdysi předložil do vlády ministr financí Kalousek, vláda ho předložila do Poslanecké sněmovny, a protože Poslanecká sněmovna se rozpustila, zákon nebyl projednáván, kolegové z ODS, kteří měli pocit, že ten návrh je dobrý, tak ho oživili tímto poslaneckým návrhem. Původně to prosím pěkně byl vládní návrh.

Doopravdy, doopravdy je to 28 analytiků.

A těch 28 analytiků Ministerstva financí, kteří pracují ne podle zákona o policii, ne podle zákona o BIS, ne podle zákona o zpravodajských službách, pracují podle jednoho jediného zákona, to je zákon, kterému se pracovně říká zákon proti praní špinavých peněz, a je to implementace nařízení Rady, je to zákon Evropské unie, tudíž je tam poměrně široká mezinárodní spolupráce. Jsou skutečně mimořádným odborem Ministerstva financí. Jeden z mých předřečníků říkal, že by byl nerad, aby tady jeden odbor Ministerstva financí byl něco zvláštního, ale ono to upřímně řečeno, nejde jinak, když ten jeden odbor Ministerstva financí je součástí zákona proti praní špinavých peněz, což je implementace norem Evropské unie. V menší části zemí Evropské unie jsou tyto útvary buď samostatné, nebo jsou součástí státní prokuratury tam, kde je státní prokuratura. Ve větší části Evropské unie jsou tyto útvary součástí Ministerstva financí a vždy se jedná o velmi malé kompetentní výkonné složky bez pravomocí ve smyslu orgánů činných v trestním řízení, ale s poměrně významnými kompetencemi a pravomocemi z hlediska zpravodajského charakteru a ty informace potom předávají finanční službě, celní službě a orgánům činným v trestním řízení tam, kde je to nezbytné.

V roce 1996 na základě našich mezinárodních závazků byl tento zákon schválen a tento útvar zřízen. Pak následovalo období opoziční smlouvy, pak následovalo období sociální demokracie, tedy následovalo období, kdy tato velmi slušně placená a utajená místa byla politickými trafikami, seděli tam lidé, kteří nic neuměli, nic nedělali, a protože nic neuměli a nic nedělali, tak také nikomu nevadili.